Stanovisko pana ministra?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Návrh D2, opět nesouhlasné stanovisko. Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Další bod D3, opět negativní stanovisko výboru. Stanovisko pana ministra? .

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Nyní D4 týkající se Národního parku Podyjí.

Proti? Hlasování končím. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? . Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 85, přihlášeno 167 přítomných, pro 36, proti 98. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko pana ministra? .

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko výboru je nicméně nesouhlasné. Stanovisko pana ministra? . Dříve než budeme hlasovat, vidím přihlášku pana poslance. Asi chce vznést námitku nebo něco do stenozáznamu. Což už bylo odhlasováno, že to bude vyhláška. Poprosím pana zpravodaje na mikrofon. Děkuji za tu poznámku, nicméně to je právě jeden z těch bodů, které řeší legislativně technická oprava, tzn. teď už je tam v podstatě napsáno vyhláška, nikoliv opatření obecné povahy. Dobrá, budeme tedy hlasovat.

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko výboru je nesouhlasné. Stanovisko pana ministra? . Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Další bod, tedy D12, říká, že na území národních parků nelze zcizit pozemky, které jsou ve vlastnictví státu. Tento návrh má podporu výboru pro životní prostředí. Pokud by prošel, byl by nehlasovatelný návrh paní kolegyně Pěnčíkové pod bodem G, který představuje mírnější formu takového ustanovení.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Stanovisko výboru je nesouhlasné. Stanovisko pana ministra? .

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.